Čeká je opravdu vzdělávání, už to jsem také dnes zaznamenala, že 24 hodin každoročně musí toto splnit a mnohdy ani to nemají hrazeno zaměstnavatelem. Čili je zde velká administrativa, také to zde bylo řečeno, přebujelá v těchto službách, to je to, co je zatěžuje. A zejména potom, když mají přibrat nového zaměstnance, tak jak už jsem řekla, za stávajících platů není moc velký výběr.

Já vám všem děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni.

Naštěstí se nesnižovaly platy u sociálních služeb, tam se jenom zmrazily. Ale i tak. Proč jsme tenkrát nemluvili?

Prosím, paní poslankyně. Ale to bylo jenom na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pozor, to nebylo na úřadech práce, to nebylo na dalších organizacích, které Ministerstvo práce zřizuje.

Prosím tedy neplést do toho úřady práce, Českou správu sociálního zabezpečení a tak dál. Což já jsem tedy ale říkala, že to jsou jenom úředníci a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ale je to prostě jenom tady pod touto střechou, pod touto jednou střechou. Děkuji.